Myslím si, že dneska tady nikdo není, kdo by přišel a řekl: To se povedlo, funguje to, je to skvělý. Na ty exekuce, jak byly schváleny před lety, doplácí nejvíc daňoví poplatníci, obce, kraje, protože řeší situaci lidí, kteří mají obrovský batoh problémů, který si táhnou životem. Velmi komplexní problém, který v drtivé většině případů také souvisí s exekucemi, které se tehdy nepovedly, tak teď tady zaznívá, že existuje jednoduché řešení.

Takže bych chtěl apelovat, nedělejme tutéž chybu, jako se udělala v exekucích, a vraťme se k tomu, že to je skutečně komplexní.

Na jedné straně řada starostů, která je vystavena bezmoci k tomu, aby zjednala pořádek ve svých městech a obcích, a netýká se to jenom Ústeckého kraje, ale i v jižních Čechách, například Benešov nad Černou, a každý ve svém regionu najdete takové město.

To nejhorší, čeho se tento stát může dopustit, je to, že lidi žijí s pocitem, že ti, kteří chodí do práce a snaží se, tak chodí a pracují, platí odpady a všechno, co se k životu ve svých městech a obcích váže, a na druhé straně skupina lidí, která žije s pocitem, že vlastně nemá žádné závazky, nic nemusí, je to normální a je to tolerováno. A jejich nemovitost ne že se propadla na ceně, ale stala se prakticky neprodejnou.

Ale bohužel musím konstatovat, že Ministerstvo práce a sociálních věcí spravuje sociální demokracie už osm let. Dost času na to, abychom na toto našli řešení. Podle lidovecké politiky smysluplná, sociální politika funguje systémem sociální trampolíny. Každý to známe, že se v životě něco nepovede. Můžeme se sociálně propadnout, můžeme upadnout do dluhů nebo do jiných těžkých sociálních situací. A zde skutečně, jestliže člověk sám nestačí na svojí životní situaci, by měl nastoupit stát, se smysluplnými, účinnými nástroji sociální politiky a lidi vracet zpátky do života, zastabilizovat je a pomoci jim, aby se vrátili do života, chodili do práce, vychovávali své děti a platili si závazky a dluhy vůči společnosti, které mají. To je smysluplná sociální politika, ne pseudosociální smír, kdy se vyplácí a z mého pohledu často nehospodárně velké množství peněz, které situaci neřeší. Máme za sebou osm let, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí spravuje sociální demokracie. Snižuje se nám počet vyloučených míst, nebo ne? Jestli ne, v tom případě přece stojí za to přehodnotit to, jakým způsobem sociální politiku stát dělá, a tyto nástroje změnit. Už v minulém volebním období lidovci přišli s tím, že jedno z klíčových řešení je, aby stát zcela výrazným způsobem posílil výstavby obecních bytů a družstevního bydlení, ale především obecních bytů tak, aby se výrazným způsobem snížila cena nájmů, a tímto způsobem měly obce a města k dispozici nástroj na řešení své sociální oblasti. Z praxe víme, že to funguje.

Týká se to řady matek samoživitelek, i řada jiných lidí, kteří chtějí fungovat, ale bohužel, je to pro ně velmi složité a dost často si s tím neví rady. To, co já vyčítám této vládě, je to, že jste měli nástroje a mohli jste zavést dostatek nástrojů k tomu, aby se začaly ve velkém stavět obecní byty za výrazně nižší nájem, než je komerční.

To je vaše podpora v této oblasti? Pravda je, že na Ministerstvu pro místní rozvoj se snažili nastavit pravidla, ale o čem to je? Pravidla jsou složitá, starostové mají problémy s tím, aby žádali. Ten program není nový, stačilo ho přehodnotit, zjednodušit podmínky čerpání. Starostové by stavěli, ale pro řadu z nich je to velmi komplikované. Jednoduchý recept z praxe v rámci jižních Čech, jihočeské koalice. A tady je třeba říct, že tam sedí i ODS, a to řešení jsme našli společně.

Jednoduché, konkrétní kroky, které musíme dělat, abychom tuto situaci řešili. Je pravda, skupina lidí nebude bohužel respektovat pravidla, a některé nezastaví ani ten trest, který přijde.

Je to spousta mravenčí práce, dny, měsíce, aby u této skupiny lidí především vzdělání dostalo svoji hodnotu, aby byli motivováni, aby obce k tomu přistupovaly aktivně v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.